Ano. Nyní má faktickou poznámku pan poslanec Běhounek a připraví se pan poslanec Šarapatka. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, tato diskuse je samozřejmě naprosto legitimní.

Pan poslanec Šarapatka, rovněž faktická poznámka. Děkuji, pane předsedající. Já jsem zastáncem elektronického receptu a mám k tomu následující důvod.

Myslím, že to je hlavní důvod, proč se tomu lékařská veřejnost brání. Ještě faktická poznámka pana poslance Hovorky. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

To jen na vysvětlenou. Já chci jenom říci, že dobré zboží se prodává samo.

Ještě faktická poznámka pana poslance Vyzuly. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, jenom k tomu, jestli interakce mohou být tímto způsobem zvládnuty, nebo ne. V Onkologickém ústavu v Brně máme tento systém už řadu let, řekl bych tak sedm osm let, a normálně běžně to funguje. Není to žádný problém. Je to běžný počítačový program, který každý počítač zvládne, prosím vás.

Žádné další přihlášky do obecné rozpravy nemám. Zájem není. Jak jsem již avizoval, před zahájením podrobné rozpravy vyhovím návrhu pana zpravodaje a budeme hlasovat o tom, že za základ pro podávání případných pozměňovacích návrhů bude vzat komplexní pozměňovací návrh výboru, který je obsažen v usnesení výboru pro zdravotnictví.

Já vás tedy odhlásím.

Tento návrh byl přijat. Nyní tedy mohu otevřít podrobnou rozpravu, do které ovšem nemám žádnou přihlášku, takže ji také končím. Ještě se zeptám, zda si přejí pan ministr či pan zpravodaj závěrečná slova. Nikoliv. Nemáme o čem bychom hlasovali, a tudíž končím bod číslo 9 a jeho druhé čtení.